Pokud jde o navrhované doplnění zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, pak Ministerstvo spravedlnosti navrhuje pouze minimalistické doplnění, neboť máme již připravenou novelu, která je komplexní a mění úplně celý mechanismus a která výrazným způsobem rozšiřuje okruh trestných činů, z nichž je možné vyvozovat vůči právnické osobě trestní odpovědnost. Tisk č. 45 byl projednán ústavněprávním výborem Poslanecké sněmovny, kde byl podrobně debatován. Já bych na tomto místě ráda poděkovala zúčastněným aktivním poslancům, zejména šlo o pana poslance Bendu a pana poslanec Ondráčka, kteří svými náměty, podněty ke zlepšení, doplnění a zpřesnění zejména skutkových podstat, ale i trestněprocesních předpisů přispěli k tomu, aby návrh novely novelizovaných předpisů v této podobě skutečně snesl přísné standardy. Ústavněprávní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně schválit tento návrh právě ve znění pozměňovacích návrhů.